Za prvé. V tom systému je to tam rok.

Druhá poznámka. Ano, je pravda, netýká se to všech obcí. Dokonce se to netýká drtivé většiny obcí. Ale právě proto, právě proto je nejefektivnější cesta zmocnění těm obcím, aby si to ony uměly a mohly na svém území regulovat.

Přece oba dva hájíme nějaký princip subsidiarity, aby si o těch věcech rozhodovali ti lidé nejblíž tomu místu.

Takže by mi to mohlo být jednak jedno a jednak já bych měl být první, kdo by měl mít nějakou nedůvěru jako opozice, která kritizuje koalici. Takže já bych byl první tady v řadě, kdo by měl mít nedůvěru, že to třeba někdo pojme extenzivně, ten výklad.

To znamená, aby prostě jakékoliv rozhodnutí té obce se znovu zpátky nevracelo s tím, že je protizákonné.

Já to vnímám, že to je skutečně pohled vesměs pouze Prahy.

A my jsme vlastně v podobné pozici. Hlavní město Praha sem přišlo s návrhem vázané živnosti to by tady neprošlo, to si pamatujeme všichni.

Děkuji. A nyní tedy faktické poznámky. Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla reagovat na svého předřečníka. Chtěla bych se ho zeptat, jak je to myšleno, protože jsem si nevšimla, že by se otevíral statut hl. města Prahy. Obcí je tedy myšlena Praha, čímž pádem jeho prohlášení o tom, že to je nějaký princip subsidiarity a přenášení té působnosti na menší obce, tak tady neplatí, protože Praha má 57 městských částí. A starostové 57 městských částí nebudou o ničem rozhodovat, jejich rady.

Pakliže by o tom rozhodovali tito starostové, tak já o tom, jestli ten návrh podpořím, třeba budu přemýšlet, protože pan kolega má pravdu, problém v Praze to je. Jsem starostkou na dvojce, kde to je obrovský problém. Dokonce jsem ve střetu zájmů, protože tento problém mám i u sebe v domě, jeden byt je pronajímaný nade mnou a pode mnou, takže si to peklo zažívám z obou stran. Na druhou stranu chci se zeptat pana kolegy Nachera, jak se to právo, v případě, že to projde, jak se bude vymáhat. Pokud je na vás rozprava dlouhá, prosím, přesuňte své diskuze někam mimo sál. Prosím, pokračujte. Jak to bude probíhat v praxi.

Jak bude probíhat vymáhání tohoto práva, které buďto tedy rozhodneme, že připadne, nebo nepřipadne obcím? Děkuji. A nyní pan poslanec Stanjura. Pan kolega Profant se hlásí do rozpravy, případně, takže to až po faktických poznámkách. Děkuji za slovo.

Ale to, že mají primátora, s tím nemá žádnou souvislost.

Jako dlouholetý komunální politik chci říct, že jsme zvolili nešťastně nařízení.

Přece když přijmu nějakou povinnost, mám tam nějakou sankci, tak klíčová otázka je, jak se to bude vymáhat. Kromě toho, že to případně schválíme. Kdo to bude kontrolovat? Nebo já nevím jak. Je to opravdu nedomyšlené. Myslím, že to ten návrh zákona zatěžuje. Opravdu ne.

Jen tak mimochodem pro pana poslance Nachera. Ten pozměňovák načetl koncem listopadu letošního roku, takže není to ani měsíc, proto o něm dneska debatujeme. Není to ani měsíc, takže neříkejme, že to je rok.